Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby tento tisk uvedl. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání, na základě kterého vznikne nový subjekt s názvem Agentura pro podnikání a inovace.

Evropská komise žádá, aby všechny zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy byly podřízeny služebnímu zákonu nebo obdobné právní úpravě.

Pane ministře, já se omlouvám a potřetí ve velmi krátké době prosím o klid ve sněmovně.

Každé zdržení při schvalování tohoto předpisu, a tedy v naplnění dohod s Evropskou komisí představuje riziko zastavení čerpání peněžních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Vzhledem k tomuto jsme hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu doporučili neakceptovat pozměňovací návrh poslance Urbana v části, kde navrhuje podřadit agenturu CzechInvest pod působnost zákona o státní službě. Naopak souhlasím s návrhem pana poslance na doplnění forem podpory o zvýhodněné služby. Hospodářský výbor na svém zasedání 2. prosince pozměňovací návrh poslance Urbana přijal.

Řešení, které jsme původně předpokládali a které nakonec nebylo přijato, že část CzechInvestu bude pod státní službou a část bude pod zákoníkem práce, bohužel nakonec neprošlo, a proto jsem nucen předkládat tento zákon.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl ještě jednou požádat o podporu vládního návrhu zákona a zároveň o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení na sedm dní. Děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh na zkrácení musí zaznít v rozpravě.

Prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Michala Kučeru.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Novotného, zpravodajské zprávy poslance Michala Kučery a po obecné rozpravě za prvé doporučuje

za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání čímž takto činím, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane poslanče.

Otevírám tedy obecnou rozpravu a mám zde přihlášku pana poslance Zahradníka.